Děkuji, takže bez reakce. Půjdeme dál. Další je v pořadí pan poslanec Antonín Seďa, který interpeluje paní ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou ve věci dávek pro pěstouny. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, obracím se na vás v souvislosti s problémem, na který upozornil Úřad veřejného ochránce práv a na který upozorňovala opozice v období vlády premiéra Nečase při projednávání zákona o sociálněprávní ochraně dětí. Pokud manželé pěstouni pečují o dvě děti, nárok na příspěvek od státu má jen jeden z nich, a to ve výši 12 tisíc korun, a to měsíčně na obě děti. Naproti tomu nesezdaní partneři, kteří mají na sebe napsané každý jedno dítě, dostávají celkem 16 tisíc korun. Vážená paní ministryně, chci se zeptat, zda a kdy bude řešen tento problém.

Děkuji za odpovědi. Děkuji vám, pane poslanče. Poprosím paní ministryni o odpověď.

Dříve to bylo tak, že bylo řečeno v zákoně, že při společné pěstounské péči manželů náleží dávky pěstounské péče jen jednomu z nich, ale v některých případech, kdy dětí v pěstounské péči bylo v té rodině více, tak docházelo vlastně ke zneužívání, že potom každý jeden z těch manželů napsal některé děti jenom na sebe, do své výlučné péče, nicméně rodina žila spolu.

Takže bych řekla, že tady je to tak trochu srovnané.

Tam teď nevím, já si nejsem vědoma už vůbec žádné dávky. Kromě zvýhodnění osaměle žijícího rodiče při ošetřování člena rodiny, kde je to delší počet dnů, tak vysloveně dávka že by byla fixovaná na to, že dítě je jen s jedním rodičem, žádná není. Další otázka je, když se potom spočítá společný příjem domácnosti, ale to myslím, že legislativně nelze ošetřit, že je to vlastně předmětem kontroly, sociálního šetření, než tam vyplatím dávku, abych tedy zjistila na místě, jestli rodina skutečně žije spolu, nebo jestli ten osamělý rodič skutečně žije jako osamělý. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní ministryně. Takže dnes poslední interpelace, poprosím paní poslankyni Jitku Chalánkovou, která bude interpelovat pana ministra Antonína Prachaře ve věci výstavby D1. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já myslím, že svou interpelaci mohu zkrátit, protože můj kolega pan poslanec To jsou ty úseky Říkovice Přerov, Přerov Lipník. Takže poprosím pana ministra, jestli mi může podklady eventuálně zaslat písemně, protože už jste to tady, i my všichni, slyšeli, co je možné a co není, a domnívám se, že společnými silami bychom měli napřít své možnosti, aby se konečně tento úsek dostavěl. Děkuji. Pochopil jsem, že podklady k tomuto bodu budou zaslány od pana ministra písemně. Děkuji.